Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Má někdo jiný návrh? Nevidím. Musíme chviličku vyčkat, až budeme usnášeníschopní. Prosím, přihlaste se. Nyní tedy budeme hlasovat o určení dvou ověřovatelů této schůze.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ještě zde mám další omluvu. Tím jsme vyčerpali omluvy.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. A nyní tu mám s přednostním právem pana předsedu Marka Bendu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pěkné dobré ráno, vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dámy a pánové.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Kdo je proti?

V hlasování číslo 2 přihlášeno 124 poslanců a poslankyň, pro 73, proti 42.